Paradoxně tak provozovatelé hazardních her těží ze zrušení přechodného ustanovení a obce mohou jen nečinně přihlížet a čekat, až na ně dojde řada. Za celé období od zrušení přechodného ustanovení, to je od dubna 2013, obdržela městská část Praha 2 pouze tři pravomocná rozhodnutí o zrušení vydaných povolení. Dle našich informací již bylo v případě Prahy 2 ve všech případech rozhodnuto v prvním stupni. Žádám vás tímto, pane ministře, o jasné sdělení, kdy hodláte všechna řízení pravomocně ukončit a jaké kroky ministerstvo podnikne, aby nadále nedocházelo ke zbytečným průtahům v řízení právě ze strany ministerstva, když moje městská část, kterou zastupuji jako starostka, udělala pro to, aby byla nulová tolerance k hazardu na našem území naplněna a čekáme nyní na rozhodnutí, která už jsou mimo naši kompetenci. Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Když jsem přišel na ministerstvo, tak čekaly obce dva roky.

Šíře rozhodnutí o zrušení povolení k provozování loterií a jiných podobných her již nabyla právní moci. Proti ostatním rozhodnutím byl provozovateli podán rozklad, o kterém rozhodne ministr financí na návrh rozkladové komise.

Ano, je tomu tak. Já bych jenom skutečně chtěla poprosit pana ministra, aby nějakým způsobem jeho podřízení, komunikuji v tomto smyslu s panem dr. Závodským, s jeho náměstkem, tak aby brali v potaz, že byly obce, které nespoléhaly na ministerstvo, přistoupily k nule samy. Tu nulu si vybojovaly, tu nulu si obhájily před všemi různými hazardními podnikateli. Máme nulu od roku 2010, kterou prosazujeme.

Kdyby to bylo v tom původním znění. Takže moc prosím. Nebudu už tady zdržovat pana ministra, předám mu tu korespondenci, kterou vedu s panem náměstkem Závodským, a prosím, aby bylo toto bráno v potaz. Děkuji. Já bych jenom připomněl, že vlastně hazard tady dvacet let neplatil daně. A já když jsem přišel na to ministerstvo, tak samozřejmě kdysi pan ministr Kalousek říkal, že každý pracovník oddělení dřív, než vyjde do prvního patra, je zkorumpovaný.

Děkuji panu ministrovi. Budeme pokračovat interpelací číslo 36 a to je interpelace pana poslance Antonína Sedi na pana ministra dopravy Antonína Prachaře ve věci stavu oprav na D1. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, jsem si jistý, že jak uživatele dálnice D1, tak vás trápí současný stav oprav na této nejzatíženější a nejpotřebnější dálnici v České republice. Bíteší zřejmě neskončí dříve než v polovině příštího roku. Toto vyjádření dal sdělovacím prostředkům šéf Ředitelství silnic a dálnic. Přestože se neshledala závažná pochybení, zpoždění oprav překročilo 200 dnů. Proto se chci zeptat, vážený pane ministře, jak bude postupovat vaše ministerstvo a Ředitelství silnic a dálnic vůči zhotovitelům tohoto úseku. Všichni si přece musíme uvědomit, že každý den z prodlení opravy připravuje naše firmy a podnikatele, ale také naši státní pokladnu o hodně peněz, což se negativně odrazí i v růstu hrubého domácího produktu. Proto se chci zeptat, pane ministře, zda nejdou tyto stavební práce urychlit.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Ale co se týká tohoto konkrétního úseku Lhotka Velká Bíteš. Skutečnost je taková, že když jsem přišel do úřadu, tak zpoždění tohoto úseku bylo více než 220 dní. Na tomto úseku byly zčásti provedeny pouze práce ve středním dělicím pásu a nebyly zahájeny žádné práce na modernizaci krytu kanalizace a kabelů, které jsou součástí celého procesu modernizace. My skutečně neměníme jenom vrchní kryt vozovky, ale v souladu s podmínkami Evropské komise a v souladu se znaleckými posudky Českého vysokého učení technického děláme skutečně modernizaci.

Já jsem se v této souvislosti dvakrát setkal se španělským velvyslancem, protože ŽS OHL má španělské akcionáře. Požádal jsem pana velvyslance o zprostředkování jednání s vedením španělské matky, společnosti OHL. Toto jednání se uskutečnilo a na základě tohoto jednání došlo k radikální změně.